Vy se vymlouváte na válku, covid byl horší.

Takže k tomu programovému prohlášení vlády. Takže jste rezignovali na daňovou brzdu.

Důchodci mají smůlu, hodili jste nemocné, sociálně znevýhodněné a důchodce přes palubu. Sociálně citlivá opatření plánujete již jen ve školství.

Já jsem věděl, že to nebude.

Rezignovali jste na revizi regulace cen, tak důležité v dnešní době.

A to je jeden z projektů, který samozřejmě jste zabili, který nechtěli hlavně Piráti na magistrátě.

O rok jste posunuli konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst.

Skutečně to nejde vůbec dobrým směrem.

Můžu tady číst, 24 stran.